Velmi bych prosil, abychom podpořili návrh pana poslance Adamce, aby to bylo buď zamítnuto, nebo navrhuji alternativně vráceno navrhovateli k dopracování. Pokud tohle má někdo dělat, tak to má udělat vláda, opravdu připravit to, co se má upravit, jestli se vůbec něco chce upravovat. Jenom krátkým čtením jsem se vám snažil dokázat, že to je na přepsání úplně celé. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Ano, děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Seďa. V reakci na svého předřečníka. My jsme to probírali.

Děkuji. A poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ale mám jenom dvě poznámky. Máme plnou hubu řečí o občanské společnosti, jak budeme podporovat spolky. A zahrádkáři jsou jedním z takových spolků.

Ale oni dělají školení, spolupracují se základními a středními školami, dělají výstavy, dělají přednáškovou činnost.

Takže je to opravdu veřejně prospěšná činnost. Chápu ty výhrady, ale žádám vás, pusťte to do druhého čtení a některé vaše základní výhrady můžeme ošetřit. Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Benda a po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Jenom krátce k předřečníkovi.

Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendu, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

Ale jestli statut veřejné prospěšnosti se bude prokazovat tím, že mají palírny, pak se ptám pana profesora Vyzuly, proč schvalujeme zákon proti alkoholismu a jiným toxikomaniím. Děkuji. Děkuji za slovo. Možná by byla polemika o tom, jak to je.

Já si myslím, že občanská společnost se buduje trošku jinak. Přece občanská společnost má úplně jiný účel, jak vzniká. Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, probíhá tady klasický názorový pravolevý střet. Akorát tady ten střed občas neví, jak se k tomu postavit, ale to je přirozené. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že... a hlásím střet zájmů, jsem členem Českého zahrádkářského svazu, aktivním členem Českého zahrádkářského svazu. Nejen že si tedy chodíme obdělávat svůj pozemek, svoje pole nebo svoji zahrádku, ale poskytujeme řadu služeb veřejnosti, která by jinak, nebýt zahrádkářů, prostě byla na venkově o tu nabídku služeb ochuzena.

Vrchol rozmachu byl ve 30. letech, kde zahrádkaření zejména těm drobným lidem, těm, kteří přicházeli o práci, a víte, že to byla obrovská krize, pomáhalo přežít. Volně navážu na pana kolegu Marka Bendu.

Ale co je důležité.

A to si myslím, že je jeden z velmi významných veřejně prospěšných přínosů. Děkuji. Děkuji a poprosím s řádnou přihláškou do rozpravy pana poslance Paveru. Prosím, máte slovo. Hezký dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. V podstatě to, co tady bylo řečeno kriticky k návrhu zákona, myslím si, že všechno bych podepsal, protože opravdu i já se připojuji k tomu, aby tento zákon byl zamítnut v prvém čtení, protože si rovněž myslím, že je naprosto zbytečný. A to už tady zaznělo. A teď řeknu i proč. Osobně si myslím, že Český zahrádkářský svaz, který existuje na obcích, vůbec takový zákon nepotřebuje.

Dohromady pro pana kolegu Schwarze, který tady teď není je to přes tři miliony korun, které dáváme spolkům a organizacím. Myslím si, že nikdo nepotřebuje zvláštní zákon na to, aby fungoval.